Protože například v Nizozemí tyto tendry na léky přinesly úspory v podobě až 90 % snížení cen pro tamní zdravotní pojišťovny, bylo by možné vzniklé úspory využít na výrazné zlepšení dostupnosti léčby pro vážně nemocné pacienty. To je mé doporučení k tomuto zákonu. Předpokládám, že ve zdravotním výboru proběhne diskuse a snaha o to, upravit tento zákon do podoby, aby byl přínosem pro naše pacienty a pro náš zdravotní systém. Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane ministře? Pan zpravodaj? Ano. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

Ano, s tím plně souhlasím. Příliš komplikovaný systém tvorby ceny. Nikdo to neřeší. Správní řízení je velmi zdlouhavé, problematické. Dále pan poslanec Hovorka říká reexporty poškozují farmaceutické firmy.

Závěrem zbytek určitě vyřešíme ve zdravotním výboru.

Jak konstatoval, návrh na zamítnutí nepadl. Můžeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh na výbor garanční? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Má někdo jiný návrh? Ano, pan poslanec Svoboda, poté paní poslankyně Pastuchová.

Nyní tedy rozhodneme o přikázání dalším výborům.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní tedy návrh na výbor pro evropské záležitosti.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 413, z přítomných 135 pro 84, proti 16. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru pro evropské záležitosti jako dalšímu výboru. Mohu tedy ukončit prvé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod číslo 68.